Děkuji. Není tomu tak.

Tento bod nově zařadit.

Dobrý den, děkuji za slovo.

A pak ještě jedna zpráva s tím související, že jsme jediný stát NATO, který rovnou řekl, že určitě jsme proti tomu, aby u nás byla přítomna americká armáda. Dovolte mi na úvod říci, že není smyslem toho, co tady budu říkat, abychom se bavili o tom, zda tu má být, či nemá americká armáda, smyslem ale je to, zda český ministr má být jediný, který prohlásil rovnou, že nikoliv, bez jakékoli konzultace jak s vládou, tak s námi. Ono možná to někoho překvapilo, že to řekl zrovna Martin Stropnický, ale mě nikoliv.

V tomto filmu hrál stávající ministr obrany roli poručíka Rudé armády, což by ještě nebylo tak úplně zajímavé, to se může stávat, ale to podstatné je, že to nebyl obyčejný film. To byl film, který byl a teď cituji z dokumentů, které dávají i dnes u nás v televizi to byl dar Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu sovětskému lidu.

Mě samozřejmě nikoliv, ale problém je v tom, jestli takovýto člověk má být ministrem obrany České republiky.

Možná má pan ministr ještě uniformu z natáčení, ty hvězdičky by ani nemusel měnit a do toho scénáře by jim naprosto krásně zapadl. A pana předsedu vlády bych velice poprosil, aby se vyjádřil k tomuto výroku, který v podstatě považuji za konkrétně od poručíka Rudé armády Martina Stropnického za pokrytecký, ale vlastně i tak trošku švejkovský.

A kdyby to říkal některý člen komunistické strany například, oni férově kandidovali s tím, že nejsou spokojeni s tím, že jsme v NATO, a naprosto chápu jejich výroky, že dnes nechtějí třeba americkou armádu na našem území. Je to vlastně legitimní a dostali i ty hlasy.

Děkuji, pane poslanče, a táži se vás...

Středa odpoledne po pevně zařazených bodech? A nyní prosím pana poslance Ženíška, aby načetl svůj návrh. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, byť se domnívám, že jsem měl podle jednacího řádu svůj návrh vysvětlit dříve než pan kolega Blažek, ale v tuto chvíli je to jedno, i když jsem přednesl ten návrh jako první. Dovolte mi, abych jménem klubu TOP 09 a Starostové navrhl zcela nový bod, a to, jak jste přečetla, s názvem Informace vlády o jejím postoji k plánům Severoatlantické aliance na posílení vojenské přítomnosti v členských státech, a to na středu odpoledne. K zařazení tohoto bodu nás vede pro mě zcela nepochopitelný výrok, jak zde již bylo řečeno, ministra obrany Martina Stropnického pro agenturu Reuters, kdy uvedl, že Česká republika nepodporuje přítomnost zahraničních vojáků NATO na svém území. Kromě toho, že tento výrok považuji za zcela nekompetentní, za zcela nebezpečný, a krom toho, že si pan ministr pravděpodobně neuvědomuje, že jsme již patnáctým rokem členy aliance, která nese název NATO, a krom toho, že srovnávat naše členství v NATO se členstvím ve Varšavském paktu považuji za zcela scestné, bych tedy velice uvítal, abychom o této problematice nebo o tomto tématu vedli na půdě Poslanecké sněmovny řádnou debatu. Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, paní předsedající.

A my bychom se velmi rádi ujistili, a myslíme, že na to mámo právo nejenom my, ale že na to má právo i česká veřejnost, zda názor pana ministra obrany, řečený tak s naprostou jistotou, že prostě není v zájmu České republiky a že si Česká republika nepřeje, aby síly Severoatlantické aliance, jejímž jsme členem, to znamená tedy i naše nadnárodní síly, byly umístěny na území České republiky, zda tento názor byl názor pana ministra obrany, nebo názor celé vlády.